Věřím, že bod zařadíme, že to skutečně prodiskutujeme. Sama nejsem právník.

To jenom pro přihlášeného poslance.

Máte slovo. Děkuji za slovo.

To znamená, že z 22 subjektů se do Poslanecké sněmovny dostaly čtyři subjekty.

Jak tady bylo řečeno, můžeme se dostat do velké kolize, a to především s tím, že pokud nedojde k vyjasnění této věci, tak všechny úkony, které se v tuto chvíli činí v rámci ustanovení těchto politických klubů, tak by se také mohlo stát, že všechny tyto úkony budou neplatné. Proto musíme opravdu i veřejnosti ukázat, jak tady zaznělo, že nedochází k ohýbání jednacího řádu, a to především většinou, která dneska tu většinu v Poslanecké sněmovně má. Ještě bych si dovolila přejít do roku 2010.

Proto bych vás všechny chtěla poprosit o zařazení tohoto bodu na plénu Sněmovny. Myslím si, že je důležité, aby tento bod byl zařazen a projednán. Děkuji vám. Děkuji za přednesení návrhu. Nyní je přihlášen pan předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, následuje přihláška paní poslankyně Válkové. Pane předsedo, máte slovo.

Já si myslím, že teď máme opravdu velmi důležité věci, které bychom měli řešit je to covid, abychom zvládli tu krizi. Obyvatelé nás sledují, nechtějí žádná další zbytečná omezování. Chtějí, aby se pandemie kompetentně řídila. Skutečně pokud paní předsedkyně řekla, že současná vláda Andreje Babiše nám zemi, pokud jde o covid, nepředává v dobrém stavu, tak si myslím, že to je pouhé konstatování faktu a není možné s tím polemizovat. Z jakého důvodu tady máme malý počet očkovaných lidí?

V očkování zaostáváme za Vietnamem, Uruguayí, Kubou a spoustou podobných států, kde bychom měli mít předpoklady je překonat. A to je skutečný problém, který bychom měli řešit, a nikoli zde vytvářet zástupné problémy. To, o čem jste tady mluvili, je legalita, soulad se zákonem, různé právní výklady a tak dále.

Stejně tak od počátku jsme říkali voličům, a voliči nás s tím zvolili, že utvoříme dva poslanecké kluby. Zachovali jsme se k nim naprosto čestně a otevřeně. Pokud jde o rovinu legality čili souladu s právními předpisy, tak už tady zaznělo, že existuje stanovisko legislativního odboru.